Vážený pane předsedající, dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ale je potřeba si říct, že to zálohování dává další možnosti, a ty možnosti jsou samozřejmě na bázi toho, abychom byli schopni reagovat na další usnesení EU, resp. na normy a směrnice, které jsou platné.

A já se snažím tady ve Sněmovně vždycky hlasovat pro to, co dává příležitosti a nedává nové povinnosti. A to zálohování je drobnější povinnost oproti tomu, jaké možnosti to dává.

Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi stručně.

Já si myslím, že jakákoliv cesta, která donutí firmy zabývající se zpracováním odpadu třídit odpad, využívat ten odpad a maximálně ho recyklovat a minimálně ho dávat na skládky, je dobrá, je správná a z dlouhodobého hlediska je to to, co udělá tuto planetu dlouhodobě udržitelnou i pro budoucí generace.

Máte slovo, pane poslanče.

Ale díky tomu kompromisu vlastně zde se bude ještě víc tlačit na pilu v některých věcech a je to zbytečné. Je to pozitivní krok.

Ale proto říkám, já bych se nebál o ty třídicí linky.

Pan zpravodaj? Také nemá.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.